Faktickou poznámkou chci tady reagovat na pana ministra kultury Staňka.

Někteří tady vystupujete a mluvíte a citujete některé výroky papeže Františka. Nicméně fakticky bych chtěl upozornit na několik momentů.

Tak je to jasně definováno. Potom další věc.

Pak by ta debata byla seriózní. A třetí věc. Vy jste tady mluvil o tom soudním zahlcení a o tom, že tady je spousta lidí, kteří čekají na spravedlivé rozsudky.

Děkuji za pozornost. Máme šest přihlášených do rozpravy a jednu přihlášku do rozpravy podrobné.